Krásné dopoledne. Omlouvám se ctěným kolegům, ale mně nepřijde nenormální, že se podporují prodejny potravin, aby byly ve staré městské části. Děláme to taky na dvojce, děláme to nejenom s potravinami, ale děláme to třeba s lékárnou.

Předpokládám, že stejným způsobem je to s těmi prodejnami potravin na Praze 1. Stejně tak podporujeme různé neziskové organizace formou obecních zájmů, nebo služební byty pro důležité profese pro tu obec. To přece není nic mimořádného, to přece je naprosto v pořádku, že v tomto ohledu se to takzvané, tolikrát zneužívané sociální inženýrství tady řeší. Takže možná vás to překvapí, ale v tomto ohledu se musím zastat kolegy Dolínka. Děkuji. Je zde opět reakce pana předsedy Michálka s faktickou poznámkou. Vaše dvě minuty. Já jsem rád, že paní starostka Černochová potvrdila to, co jsem tady říkal. Já jsem tady vypočítával katalog věcí, které musí dělat obce. Mluvil jsem o tom, že musí uklízet ulice, spravovat památky, dotovat kulturu, dotovat dopravu a dotovat dokonce i krámy. Podstata mého vystoupení nebyla v tom, že tyto věci jsou špatně. Podstata mého vystoupení spočívala v tom, že na tyto aktivity, ze kterých těží i turisté, je potřeba vybrat peníze. To byla podstata mého vystoupení.

Stejně tam budou jezdit jenom turisté ze zahraničí a bohatí lidé, kteří si to mohou dovolit.